Je to přibližně 70 tisíc rodičů, kteří už rodičovskou ve zrychleném režimu vyčerpali, přestože vychovávají stejně staré dítě s nárokem na podporu jako rodiny, které rodičovský příspěvek stále čerpají, a to třeba i v bagatelní výši.

Za další. Porušuje ústavní zákaz retroaktivity a narušuje právní jistotu. Pokud ji nyní schválíme, vystavujeme se skutečně riziku, že bude později zrušena Ústavním soudem, a to doufám, že si tato ctěná Sněmovna nechce, ani nemůže dovolit. Nakonec tuto obavu nemáme sami, protože na toto riziko, tzn. ústavní stížnosti, upozornila i samotná paní ministryně a úředníci jejího ministerstva. Překvapivě jsme v této věci zajedno.

Tento návrh jsem sice formálně podal jménem občanských demokratů společně s paní kolegyní, fakticky se ale mohu zaštítit podporou desetitisíců rodin, kterých se tento krok přímo dotýká. Rád bych tímto proto ještě jednou veřejně poděkoval všem rodičům a maminkám, které mě v posledních týdnech oslovovaly a vyjadřovaly tomuto návrhu podporu. Náš návrh je nesporně férový a hlavně ladí s Ústavou i smyslem pro právní jistotu v právním státě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další v pořadí v obecné rozpravě je paní poslankyně Markéta Pekarová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mně to nedá a ještě se vrátím k tomu, co jsme projednávali před tímto bodem, a k jeho průběhu, tedy k daňovému balíčku a v souvislosti se zvýšením právě rodičovského příspěvku a s tímto bodem.

Neuvěřitelné. Očividně vymyslí jakoukoli fintu, aby rodičák neprošel. Konec citace. Tak to je nehorázná lež, samozřejmě.

Tedy byla příležitost už dávno ten slib naplnit a asi bychom to nenavrhovali, pokud bychom nestáli o zvýšení rodičovského příspěvku, viďte, paní ministryně? Takže prosím netvrďte, ani na sociálních sítích, takovéto nehorázné věci. To je vaší specialitou, jak víme. A já nechci určitě protahovat ani tuto debatu, ale považuji za důležité zopakovat, že jste to vy, vládní koalice, kdo si vzali za rukojmí právě rodiče s malými dětmi. Vy jste se rozhodli, že prvně musí být za každou cenu schváleno zvýšení daní, a pak až teprve může dojít na schválení zvýšení rodičovského příspěvku. Ta shoda tady na této věci panuje.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.